Jsouli splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona. Během mého povídání mi tady mimo mikrofon částečně reagoval pan ministr, že to tak není, takže já předpokládám, že on vystoupí a řekne, co je tedy ta skutečná škoda, o kterém mluví. Já jsem ho poslouchal pečlivě, říkal 600 miliard. Já bych na to eventuálně případně reagoval. A já mám právo jako poslanec do protokolu na stenozáznam načíst pozměňovací návrh. Ale já nesmím, když budu chtít, protože já už mám omezenou dobu v podrobné rozpravě. Takže my nesmíme načítat pozměňovací návrhy. Správně.

Protože já jsem před pár hodinami dával rozhovor do České televize, že je tady nějaký návrh na změnu jednacího řádu a že koalice navrhuje jeho omezení a je si vědoma toho, že to musí být zákonem. Toto mě mohlo napadnout, že se rozhodnete si to udělat naprosto svévolně. Takže už to samotné podání zákona ve stavu legislativní nouze byla libovůle, libovůle této vládní většiny. Neplatí žádné zákony, můžeme si tu dělat, co chceme. To je ten základní vzkaz pro občany České republiky. Zákon už nic neznamená. A jestli znamená, tak jenom pro vás tam dole, ale vládní většina si může dělat, co chce, a vy si chcete dělat, co chcete.

Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana řídícího schůze pana doktora Vondráčka, právníka, ano, pana kolegy, chtěl bych se ho zeptat na jednu věc.

Děkuju. Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se paní poslankyně Monika Oborná. Omlouvám se. Neviděl jsem vás. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A my jsme samozřejmě se nám to nelíbilo, ale trpěli jsme to, protože jsme si uvědomovali, že máte tady jasná práva. Víte vůbec, uvědomujete si většina z vás, protože chápu, že za vás rozhodli lídři, uvědomujete si, co jste tady podpořili?

Absolutně nestalo!

To tady bylo citováno. Rozhodování většiny dbá ochranu menšin.